Děkuji.

Jak je to dobře, že, když jsou ministři ve Sněmovně. Možná byste mi, paní ministryně, mohla odpovědět na ty dotazy, které jsem tady k vaší prázdné židli přednášel dopoledne. A já jsem pro. Jsou pozměňovací návrhy schválené rozpočtovým výborem, většinou vládních poslanců, které výrazně snižují a já říkám, že to je dobře výrazně snižují návrh rozpočtu vlády. Ty dotazy byly celkem tři. Myslím, že je znáte. A rád bych požádal o odpověď. A samozřejmě že můžeme polemizovat o těch číslech.

Takže jste neudělali nic v oblasti toho, abychom ty, kteří zneužívají sociální systém, z toho systému dostali a ty ušetřené peníze dali těm, kteří tu sociální pomoc skutečně potřebují. A to je klíčová odpovědnost, kterou jsme bohužel za této vlády nesplnili. Poprosím s přednostním právem pana premiéra. Prosím, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já už jsem také nechtěl vystupovat, ale když už se otevřela rozprava a znovu se vracíme k těm věcem, tak mi dovolte, abych se také ještě vyjádřil k některým tvrzením, která tady zazněla, jako by byla pravdivá, ačkoli všichni víme, že to je nesmysl, že to je lež a že to je jenom demagogie, že to je jenom snaha vykřičet to do televize, přesvědčit lidi o tom, že se tady něco děje, co ve skutečnosti pravda není. A těch věcí tady zaznělo až příliš mnoho, až příliš mnoho, abych na to mohl nereagovat. Jenom chci připomenout, že tohle je třetí rozpočet naší vlády. Třetí rozpočet. Vždycky se přihlásí opozice, řekne, že málo šetříme, že tam máme příliš velké schodky, že v tom rozpočtu nejsou peníze na investice a že vlastně ten stát nebude fungovat a že to vedeme od desíti k pěti. Třetí rozpočet po sobě.

Jaká je realita? Kam vedla za tři roky rozpočtová politika vlády? Jakou máme nezaměstnanost? Jaká je nezaměstnanost v České republice? Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Bylo to snad někdy za vlády ODS? A řekněte, že to není pravda! Máme nižší nezaměstnanost, než má Německo. A řekněte, že to není pravda! Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko všechny tyhle země v regionu mají vyšší nezaměstnanost, než má Česká republika. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. To je přece výborné číslo. Ekonomika roste. Rostou daňové příjmy státu. Teď jsem se díval, máme rekordní, od roku 2005 nejlepší přebytek zahraničního obchodu téhle země, který jsme měli. Tahle země je ekonomicky a politicky stabilní. Přicházejí investice. Snižuje se kriminalita. Několik let po sobě klesá kriminalita v České republice. Konečně rostou průměrné mzdy. Několik let po sobě už naštěstí rostou reálné mzdy v naší zemi. To znamená, zvyšují se reálné příjmy domácností. Tohle je výsledek tříleté rozpočtové politiky. Poslanecké sněmovně vám to samozřejmě nikdo neuvěří z vládní koalice, ale snažíte se veřejnost přesvědčit, že naše rozpočtová politika je snad neúspěšná, nebo že snad nemá výsledky? Podívejte se na to, jak se zlepšila kvalita fungování státu. Já prostě odmítám to, co se tady odehrává, pokaždé znovu a znovu. Jeden rozpočet. Druhý rozpočet. Třetí rozpočet. Stejné fráze. Stejná ztráta paměti. Zejména stejná ztráta paměti u těch, kdo nás tady neustále znovu a znovu kritizují. To znamená, vy tady můžete klidně lhát, a po nás chcete, abychom mlčeli k tomu, co máte na svědomí vy a jaké byly vaše reálné výsledky? Tohle není otevřená debata. Bavme se o tom, kdo měl jaké výsledky, jaké výsledky měla pravice, jaké jste měli vy schodky rozpočtů, jakou vy jste měli nezaměstnanost, jak vy jste čerpali evropské fondy. Porovnejte to s tím, jaké jsou dneska reálné výsledky České republiky. Je to opravdu... Tohleto mě naštvalo, zejména když tady slyším o čerpání peněz z Evropské unie. Myslím, že kolegové z vlády to potvrdí. Vy jste tady všichni seděli v Poslanecké sněmovně. Víte, co jsme všechno museli udělat na začátku volebního období, abychom vůbec byli schopni ty peníze dočerpat. Za Nečasovy vlády bylo opakovaně pozastaveno čerpání evropských prostředků u jednotlivých operačních programů, nebo dokonce napříč. Vaše vláda nebyla schopna vyřešit reálné problémy, které tady existovaly. Museli jsme to udělat až my. Čekalo to až na nás. To, že jsme dočerpali ty peníze, že se vyčerpalo 93, 94 % procent z těch peněz, které byly k dispozici v minulé finanční perspektivě, to se nestalo samo, to nebyla automatická věc. To vyžadovalo velmi intenzivní nasazení celé vlády. Vyžadovalo to podporu této Sněmovny. A to, že jsme museli schválit zákon o EIA, to, že jsme museli schválit služební zákon, to byly nutné podmínky toho, abychom vůbec neměli zastaveno čerpání evropských prostředků. Svalovat na tuto vládu vinu, že snad může za to, jak vypadá zákon o EIA... Proboha, to jsou věci, které jsou harmonizovány v rámci celé Evropské unie! Vy jste to nedokázali udělat. Muselo to počkat až na nás. A my jsme nemohli dělat nic jiného než to vyřešit, protože jinak bychom neměli vyčerpáno 94 % z alokace. A tím, že jsme vyčerpali tu alokaci, díky tomu byl loni růst 4,5 %, díky tomu, že jsme dokázali utratit evropské peníze. A také díky tomu je letos rozpočtový přebytek, protože ty peníze přicházejí v letošním roce. To přece také pomohlo té rozpočtové bilanci, která je v letošním roce. Zazněly tady vyslovené lži, které se týkají sociálních dávek. Už to tady bylo v těch přecházejících vystoupeních, ale teď znovu někteří předřečníci se tady k tomu snížili a to je skutečně velmi laciné. Je to samozřejmě brnkání na ty nejnižší půdy, na tu představu, že tady vláda zvyšuje sociální dávky, že zvyšujeme zneužívání sociálních dávek. Realita je přesně obrácená. No v čí vládě byl pan Drábek ministr práce a sociálních věcí? Byla to vaše vláda, kde byl pan Drábek. Do té doby to dělaly obce a on to převedl na úřady práce.

Jak asi myslíte, kolegové a kolegyně, že počínaje rokem 2012 vypadala kontrola vynakládání těchto sociálních dávek? No žádná nebyla.

Tohle byla práce pana inženýra Drábka ve vedení Ministerstva práce a sociálních věcí. To byla vaše reforma. A byla to chybná reforma, převést dávky hmotné nouze na úřady práce. Úřady práce přece tohle vůbec nemají dělat. Úřady práce se mají starat primárně o aktivní politiku zaměstnanosti. Ale vy jste udělali tuhle reformu a nedali jste jim na to lidi. A dneska říkáte a vykřikujete, že jsou zneužívány sociální dávky. Nejsou, protože jsme ty lidi našli.